Děkuji za slovo. Dámy a pánové, tak jenom stručně k předřečníkovi, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Protože asi nejste schopni prosadit klasickou novelou to, co chcete, tak využíváte této jako nosiče pro tuto změnu. Nicméně k meritu samotné věci a k tomu problému, který tato novela má řešit.

A paní Marie měla tatínka, onkologicky nemocného pacienta, který ve chvíli, kdy žádal o změnu příspěvku na péči, o změnu stupně, tak už byl opravdu ve vážném stavu.

A tohleto je jeden z mnoha případů. Tohleto je samozřejmě jeden z mnoha, kterých tady určitě spousta z vás také slyšela řadu a o kterých se tady bavíme ne tenhle první rok téhle Sněmovny, ale bavili jsme se i v minulém volebním období velmi intenzivně na sociálním výboru.

A znovu tady máme novelu, o které pak slyšíme právě od člověka, který se tomu velmi intenzivně věnuje, že vlastně bude naprosto nefunkční.

Myslím si, že to je věc, která je velmi zásadní, a měli bychom jí věnovat maximální pozornost.

S faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Maxová. Pak je s přednostním právem do rozpravy přihlášena paní ministryně Maláčová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych jenom chtěla poděkovat samozřejmě paní kolegyni Pekarové, že ocenila práci sociálního výboru. A chtěla bych uvést na pravou míru já to nevnímám jako spor. Já to jenom vnímám jako rozdílný pohled na fungování lékařské posudkové služby, nebo spíše nefungování, a na posudkových komisích. Já to beru jako věcnou problematiku. Kdyby to byl koaliční spor, tak je to koaliční spor třeba o karenční dobu nebo zálohované výživné, ale toto je pro mě opravdu srdcová záležitost. Věnuji se tomu a s úplně čistým svědomím opravdu předkládám oba pozměňující návrhy, aby bylo dobře pro samozřejmě osoby se zdravotním postižením. Děkuji. Děkuji. Paní ministryně, prosím, máte slovo. Děkuji.

To znamená, že jsem měla velmi krátkou lhůtu na to, aby se tento akutní stav vyřešil. Zároveň jsem avizovala na sociálním výboru, že Ministerstvo práce a sociálních věcí, a o těch problémech víme, jsou velmi zásadní a nelze je skutečně podceňovat, že v průběhu příštího roku připravíme komplexní reformu lékařské posudkové služby.

Co se týká pozměňovacích návrhů paní poslankyně Maxové, tak tam bych chtěla říct, že souhlasíme s jedním, nebo s druhým pozměňovacím návrhem. Paní předsedkyně to ví.

Takže proto lze podpořit buď jeden, nebo druhý. A systemizaci bude schvalovat v měsíci listopadu vláda. Co se týká obecně krize na Lékařské posudkové službě, tak tam je potřeba zdůraznit, že hlavním důvodem je to, že nemáme dostatek lékařů. Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Nicméně sociální demokraté mají Ministerstvo práce a sociálních věcí teď už pátý rok. Ano, byla tam nějakou dobu přestávka, kdy to bylo hnutí ANO, které mělo ministryni paní Němcovou, ale i minulé volební období to bylo ministerstvo řízené právě vaší stranou. A i v minulém volebním období tento problém byl znám.

A opět tady máme jenom to, že za tak krátkou dobu jsme nemohli připravit nic lepšího. Tak co tedy dělalo to ministerstvo čtyři roky, aby předešlo tomu, že nastane tato krize, nebo aby se snažilo aspoň zmírnit její průběh?

Děkuji.

Děkuji.

A díky správné finanční motivaci se podařilo tyto nedodělky zlikvidovat. A v současné době, pokud lidé, kteří se zabývají lékařskou posudkovou službou, mají správné informace, tak je ta, že lékaři posudkové služby v podstatě teď stíhají všechno posuzovat.